Mluvil o tom kolega pan poslanec Munzar, to jsou ty opravdu krátké lhůty, pokud uděláte chybu u kontrolního hlášení. Možná někomu z vás připadá pět kalendářních dnů, že je to v pohodě.

Pokud to do pěti kalendářních dnů se neodpoví, nevyřídí, tak hrozí pokuty.

Myslím tři roky poté, co se podalo daňové přiznání. Takže to určitě není ani ve dnech, ani v měsících, ale v letech. A že se mezitím mění i metodika, je samozřejmé.

K dobru paní ministryně musím říct, abych byl spravedlivý, že na její žádost byl tento interní pokyn, nebo jak to nazvat, doporučení zrušeno a už se nepoužívá a k dobru stávající šéfky Finanční správy je třeba říci, že přestože mohla, měla to ve své gesci jako šéfka pražské Finanční správy, tak to nikdy ve své praxi nevyužila, za což si bezesporu zaslouží pochvalu. Nicméně stovky odměn na jiných finančních úřadech vyplaceny za doměření daně a nalezení chyby byly. Ne podvod, podvod ať trestá, a dokonce silně a tvrdě. Já nevím, zkuste si někdy zapsat číslo dokladu, které má deset a víc znaků.

A máme společně dvě možnosti.

A nedá mi to, abych nenačetl některé obory činnosti na mikrofon.